za druhé, zda nedocházelo k protiprávnímu nakládání s takto získanými informacemi; za třetí, zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Za prvé zda nedocházelo k neoprávněnému získávání informací ze spisů orgánů činných v trestním řízení. Docházelo. Jako příklad je vhodné poukázat např. na statistický přehled předložený Generální inspekcí bezpečnostních sborů, který obsahuje počty spisů daného roku s problematikou možných úniků informací u bezpečnostních sborů.

Takže z mého pohledu, přestože jsou kontrolní mechanismy nastaveny, tak k únikům dochází.

V případě, že z důvodu obvinění, příkazů k domovním prohlídkám a podobně byly výtahy z trestních spisů nějak zveřejněny, se takové zveřejněné informace stávají nástrojem ovlivňování veřejnosti a jsou medializovány.

Takže na první otázku, zda docházelo k únikům, lze odpovědět, že docházelo, ale na to nemusela zasedat žádná vyšetřovací komise. Zde se lze jen domnívat, jaké byly pohnutky pachatelů. Toto však komise neměla možnost plně posoudit. Každý se může domnívat, jaké pohnutky a ve kterých kauzách kam vedly. Jednoznačná odpověď na tuto otázku tedy není. Za třetí zda informace takto získané byly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo k destabilizaci demokratického právního státu. Všichni jsme byli svědky postupného a plíživého propojování byznysu s médii a následně s politikou. Upozorňuji, zde si nejsem jistý přesnou citací, nicméně se jednalo o tajnou zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti. Buď je ta zpráva tajná a nemá v novinách co dělat, nebo příslušné noviny blufují, aby se udělaly zajímavými. Odpověď na tuto otázku po jednání komise nelze určit, ale každý si může udělat svůj úsudek. Každopádně je to i možný podnět pro orgány činné v trestním řízení, aby prověřily, zda ti, kteří mají zastupovat zájem státu a jednat v zájmu státu, třeba v zájmu státu jednají, ale rádi, ať účelově, nebo nevědomky, se s médii či jinými zájmovými skupinami o informace někdy neveřejné, jindy tajné nepodělují. Závěrem: Mám za to, že byť komise plně neodpověděla na Sněmovnou definované otázky, tak její jednání mělo smysl a závěry a doporučení vládě by měly přispět ke zlepšení situace.

Pod závěry komise jsem se podepsal a doporučuji Sněmovně zprávu přijmout. Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Plíšek.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Můj návrh tedy zní, že Poslanecká sněmovna Bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise. Vyzývá vládu, aby zvážila předložení 1. změny zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tak, že veškeré informace z trestního řízení, vyjma veřejně zaznělých skutečností při hlavním líčení či veřejném zasedání soudu, a to zejména jakýkoliv záznam odposlechu, záznam o provozu telekomunikačního zařízení, prostorového odposlechu či sledování osob a věcí či protokoly o osobních prohlídkách, domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor je osobním údajem požívajícím ochrany podle tohoto zákona;

Stále jsme v bodu II: změny zákona číslo 40/2009 Sb., trestního zákoníku, tak, že dojde k rozšíření ustanovení upravujícího skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby tak, že bude nově definován škodlivý následek jednání úřední osoby v podobě neoprávněného úniku informací z trestního řízení jakožto kvalifikovaná skutková podstata trestného činu; 5. návrh zákona, který bude upravovat soukromou bezpečnostní činnost tak, že bude zakotven výslovný zákaz získávání informací v rámci činnosti soukromých detektivů ze zdrojů orgánů činných v trestním řízení, a to včetně administrativního aparátu, jiných zaměstnanců a osob o orgány činnými v trestním řízení aktivně spolupracujících;